Nyní paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, pane místopředsedo.

Kolegové, kolegyně, já bych tady měl pro pana ministra vysvětlení.

Děkuju. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na oba ministry. Děkuji za ty jejich reakce.

Toho jsem si všiml. Pokud jde o pana ministra kultury.

Dneska totiž celou řadu těch věcí lze řešit zákonem. Právníci vědí. Šíření poplašné zprávy, pomluva, můžete podat trestní oznámení, žalovat někoho a podobně. Vše už je řešeno jasnými paragrafy. Je třeba to využívat.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl reagovat na pana ministra a na to, co zde zaznělo.

Jsou tady koncesionáři, kteří té České televizi třeba nedůvěřují nebo nemají tak velkou důvěru v generálního ředitele.

Vy jste tady řekl, že jste sem ten zákon poslali 30. června loňského roku, ano, a že jste nemohli předpokládat, že bude výběrové řízení. Takže to, na co my tady upozorňujeme, bylo zjevné už v loňském roce. Já jsem na to tady upozorňoval už v prvním čtení.

Děkuji.

V Českém rozhlase je dvoumiliardový a je tam 9 radních.

Tam dochází ke zvýšení těch radních jenom proto, aby tam byla většina vládní koalice, což víme všichni.

No a samozřejmě, že takto to bude v pořádku. Děkuji. Děkuji za slovo. Byla by půl roku neobsazená tři místa.

My jsme od samého začátku vstupovali do toho s tím, že právě Poslanecká sněmovna bude mít větší zastoupení, a dohodli jsme se na té variantě dvě třetiny.